Takže bych se vás chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že se opět objevily určité nesrovnalosti ve volbách a chyby při sčítání, jestli to hodláte nějak reflektovat a jak budete dále postupovat. Poprosím pana ministra o odpověď.

Vítáme tedy i seriózní výzkumné aktivity v oblasti voleb.

Ministerstvo vnitra volební výzkumy neblokuje. Na to nemáme zdroje ani personální kapacity.

To my respektujeme.

Chystáme systémové opatření v podobě nového informačního nástroje informační systém správy voleb.

Ostrý provoz celého tohoto systému plánujeme na rok 2022. A jak už jsem předeslal, informace ze seriózních výzkumů jsou pro nás vždy vítaným podkladem.

Tak doufejme, že se to podaří.

Ale to ministerstvo dělá průběžně.

Pan poslanec Ondřej Profant se omlouvá dnes na celý den z důvodu nemoci. Děkuji, pane předsedající.

Jak jsem se dozvěděl, bohužel se žádná firma do této soutěže nepřihlásila, ale Ministerstvo dopravy další kroky v tomto nečinilo.

Pro mě to je otázka, jestli usnesení celé Poslanecké sněmovny nepovažuje Ministerstvo dopravy za tolik závažné, aby v této věci dostatečně konalo.

Poprosím pana ministra o odpověď. Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Tady zdůrazňuji vláda. Z tehdejší korespondence mezi ministrem dopravy panem Ťokem a předsedou vlády panem Sobotkou vyplývá, že se jednalo o úkol pro vládu, a proto ministr dopravy předpokládal, že bude řešen pro vyšší objektivnost Úřadem vlády České republiky, tedy mimo resort dopravy.

Zároveň tehdejší ministr dopravy pan Ťok upozorňoval na věcnou neproveditelnost v termínu zadaném v usnesení Poslaneckou sněmovou Parlamentu České republiky, tedy do června 2017.